Naopak by to vedlo ke zvýšení nákladů na výkon podnikání, zvýšení administrativních nákladů a zvýšení regulace ze strany státu. Hlasování dnes každého z nás nejen o zákonu jako celku, ale o dílčích pozměňovacích návrzích jasně ukáže, v jakém prostředí chceme, aby podnikatelé a živnostníci žili a podnikali buď v přátelském prostředí, nebo v prostředí strachu a stresu před neadekvátním přístupem Finanční správy ve jménu svatého boje za zvyšování příjmů státního rozpočtu a ve jménu permanentní preventivní nedůvěry vůči podnikatelům. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za pozornost.

Paní ministryně, pan premiér a někteří další říkají i poslanci vládní, koaliční , že je to za účelem zvýšení výběru daní a posílení příjmů státního rozpočtu.

Děláme tedy něco, co vlastně tomu státnímu rozpočtu vyšší příjmy nepřinese.